Garanční výbor nedoporučuje. Děkuji. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 191. Návrh byl zamítnut, prosím další návrh. Garanční výbor nedoporučuje. Navrhovatel? Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Budeli schválen, tak agentura podléhá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Garanční výbor nedoporučuje. Navrhovatel? Děkuji. Zahajuji hlasování číslo 193. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko? Navrhovatel? Děkuji. Kdo je proti?

Prosím další návrh. Další je návrh D6, který mluví o tom, že předseda může mít praxi i v jiném než sportovním prostředí. Garanční výbor nedoporučuje. Navrhovatel? Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 195. Je přihlášeno 154 poslanců a poslankyň, pro 23, proti 94. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Garanční výbor nedoporučuje. Navrhovatel? Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Prosím další návrh. A tam podtrhnu dvě věci: zdraví a podporu sportu dětí a mládeže. Garanční výbor doporučuje. Navrhovatel? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Stanovisko?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.

Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje. Navrhovatele? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Další návrh je F3, který vypouští původní definici Národní sportovní organizace v komplexním pozměňovacím návrhu. Garanční výbor doporučuje. Navrhovatel? Zahajuji hlasování 201. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Týká se to použití rodného čísla v rejstříku. Děkuji. Stanovisko? Navrhovatel? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 132, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Garanční výbor doporučuje. Navrhovatel?

Kdo je proti? Je přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.